Jenom bych chtěl říct, že to nejsou žádné teroristické návrhy, žádné návrhy ultras.

Ale ten zákon neříká, dokdy to bude. A tady nám to v tom zákoně chybí. Na tom nevidím nic ekoteroristického.

Jenom bych chtěl požádat o vaši podporu těchto návrhů a zejména chci upozornit na to, že pozměňovací návrh pod číslem D12, to znamená zákaz prodeje státní půdy na území národních parků, prošel výborem pro životní prostředí poměrně jasnou většinou.